Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily.

Prosím, máte slovo. Připraví se pan ministr Mládek.

A dovolte mi říci, co podle mého názoru znamená dnes ten zdravý rozum. Ukončíme ho dnes tím, že neschválíme vůbec nic? Jistě ne. Jistěže ne. Takže já jsem připraven dnes stejně jako minule hlasovat pro původní poslaneckou verzi, protože si myslím, že ten zákon nakonec poté, co prošel úpravami, není tak špatný, jak zde slýchávám. Myslím si, že je dobře, že Sněmovna schválila opoziční návrh poslance Stanjury, že ten zákon se nebude týkat malých obcí, protože by je naprosto zbytečně zatížil administrativně.